Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Počkáme.

Velmi se omlouvám. Chtěl jsem hlasovat pro, na sjetině mám zdržel se. Ano. O této námitce budeme hlasovat, ale ještě předtím je tady žádost o odhlášení, takže prosím o novou registraci. A budeme hlasovat o námitce pana poslance Plíška. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Pokud není zájem o kontrolu hlasování, budeme pokračovat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Tento návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Pan poslanec Bendl také nový bod Informace vlády o stavu čerpání evropských fondů, a to ve třech alternativách.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Tento návrh byl přijat.

Návrh přijat nebyl.